Mám zase otázku. Když jste hrdý, pane premiére, na to, jak umíme financovat zdravotní péči o obyvatele Středoafrické republiky, je podle vás v pořádku, že v rozpočtu České republiky se na financování zdravotní péče Aničky nenajdou peníze a najdou se peníze na léčení jinde?

Poslední příběh, abych nebyl příliš dlouhý, je příběh Adama. Je čtyřletý, narodil se jako zcela zdravé dítě.

Existuje však malé procento těch, kteří se naučí chodit a být soběstačnými.

Tento postup je však nákladný a zdravotní systém České republiky ho nehradí. Pro představu uvedu položky, na které se vybrané prostředky použijí.

Tyto položky uvádím proto, že jste ve svém vystoupení mimo jiné zpochybňoval účel podobných sbírek. Takové zpochybňování však pokládám za vrchol nevkusu, neúcty a arogance vůči rodičům těžce nemocných dětí a vůči všem, kteří se snaží nezištně pomáhat a změnit tak dopady nepřízně osudu.

Jsem přesvědčen, že tyto rodiny mají právo očekávat plnou podporu naší společnosti.

Jsou to příběhy těch, ke kterým se otočil stát zády. Místo toho prostřednictvím různých organizací, ale z rozpočtu České republiky děláme úplně něco jiného. Na lidi, kteří platí daně, kteří budují Českou republiku jako svůj domov. A to úplně.

Úkolem státu, tedy České republiky, musí být zajišťování potřeb vlastních obyvatel.

Vážený pane premiére, doufám, že na jasné otázky od vás dostanu přímo jasnou odpověď.

Děkuji panu místopředsedovi. Než přikročíme k dalšímu přihlášenému do rozpravy, tak ještě omluvy.

To byly omluvenky a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler.

Už jsme tady o tom hovořili posledně, že naše zdravotnictví opravdu nehradí veškerou péči, jak nám tady tvrdil pan premiér. Ostatně není to pro nás žádná novinka. My všichni velmi dobře víme, že ten stav je takový. Už jsem asi dvakrát nebo třikrát v průběhu této Poslanecké sněmovny tady zmiňoval slib poslance, který jsme složili na začátku této Poslanecké sněmovny, kdy jsme se zavazovali hájit zájmy občanů České republiky. A to, co tady přednesl pan předseda Filip dokládá, že tak bohužel není vždy postupováno ani vládou, ani touto Poslaneckou sněmovnou. A absolutně souhlasím se slovy pana předsedy Filipa, že náš premiér je buď absolutně odtržený od reality, nebo cynicky prohlašuje věci, o kterých ví, že nemohou být pravdivé.

Nicméně Člověk v tísni, velmi bohatá neziskovka, která dostává dotace ze státního rozpočtu, utrácí peníze i takovýmto způsobem. Myslím si, že místo dalších cynických slov, která budou vyvracet to, co řekl předseda Filip, by pan premiér neměl vůbec reagovat. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Mackovík. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánovéc

Naopak za státní peníze možná dělají ty různé billboardy proti vládě, proti poslancům, proti zákonům.